Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl poděkovat za rozpravu, která tady zazněla. Zaznělo tady mnoho argumentů některé byly pozitivní, některé byly negativní k tomu návrhu a k jeho úpravě formou komplexního pozměňovacího návrhu. Já jako předkladatel samozřejmě jsem vnitřně přesvědčen, že po jednání, která s ministerstvy byla já si myslím tady v tom případě je nejdůležitějším ministerstvem Ministerstvo financí, které nedalo negativní stanovisko k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu , lze vycházet z toho, že ty argumenty, které jsme prodiskutovali a probrali, odpovídaly i tomu, že tento návrh není zcela scestný a že by měl postoupit do třetího čtení. Já si myslím, že tento čas, pokud bude umožněn a většinově se rozhodnete, není nic na překážku, na druhé straně si myslím, že když bude vtaženo více vás do té diskuse nad obsahem tohoto tématu, možná bude také jasněji při závěrečném hlasování ve třetím čtení. Nic proti tomu jako předkladatel nemám, i když bych upřednostnil tu variantu, že pokud nejsou pozměňovací návrhy, měli bychom postoupit do třetího čtení a rozhodnout hlasováním o tom, jaký ten návrh, včetně komplexního pozměňovacího návrhu, je. Děkuji zástupci navrhovatelů, který splnil částečně i povinnost zpravodajky, ale dávám slovo zpravodajce k jejímu závěrečnému slovu.

Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla jenom všem poděkovat za spolupráci při tvorbě tohoto pozměňovacího návrhu hlavně Ministerstvu financí, se kterým jsme tento pozměňovací návrh připravovali. Tak, ano, to je váš úkol, paní zpravodajko, připomenout mi, že v průběhu rozpravy padl návrh na vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání, jestli jsem dobře zaznamenal minimálně dva diskutující. Ano?

O návrhu, který padl v rozpravě vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání, budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 297, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Znamená to, že mohu ukončit druhé čtení.